Ale ještě některá další fakta, abychom měli nějaké srovnání.

Těch osm tisíc podniků mimochodem zaměstnávalo 40 % zaměstnavatelů (?) bývalé NDR. A jeho úkolem bylo převést co nejrychleji tyto podniky do soukromých rukou.

Prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Krejza.

Nyní přečtu dvě omluvy, než dáme prostor na dvě faktické poznámky.

Nyní tedy požádám o vystoupení na faktickou pana poslance Oklešťka a připraví se pan poslanec Skopeček.

Je přítomen, ale nehlásil se, ale mám vás na displeji, takže vás odmažu.

Prosím, máte slovo. Děkuju pěkně.

Chci jenom položit otázku, proč jsme museli v 90. letech privatizovat. Odpověď je jednoduchá. Téměř 100 % naší ekonomiky bylo zestátněno.

Díky privatizaci vzniklo po desetiletích soukromé vlastnictví, bez kterého podle mého názoru svobodná společnost nemůže existovat.

Pan Kočárník a další. Nicméně teď mám na faktickou pana poslance Ondráčka, takže ten by měl podle jednacího řádu vystoupit před vámi .

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pan předseda počká, já budu velmi krátký.

Prosím, máte slovo.

Taky bylo co zlepšovat a mluvil o tom pan poslanec Krejza.

Ale zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji právě v letech transformace došlo k výraznému zlepšení životního prostředí. Kdo chce, tak si ta čísla najde. A pokud těm číslům rozumí, tak musí říct, že transformace byla úspěšná nejenom ekonomicky a politicky, ale také v oblasti životního prostředí. Děkuji. A nyní s další faktickou pan poslanec Jan Skopeček.

Byli to komunisté, kteří sebrali majetek drobným podnikatelům, drobným živnostníkům i velkým podnikatelům. My jsme to těm lidem zpátky navraceli. Byl to prodej malých obchodů v rámci aukcí. Byla to velká privatizace, malá kuponová privatizace. Těch forem návratu státního majetku zpátky do rukou soukromých vlastníků byla samozřejmě celá řada forem. A můžeme vést akademickou debatu o tom, která forma byla lepší, zda se jedné formě měl dát větší důraz, druhé menší. Nebylo to aplikované ekonomické cvičení v laboratoři. Byla to prostě politická otázka. Takže jediný, kdo tady kradl, byli komunisté. Kdo vracel majetek, jsme byli my.